Já se domnívám, že tento závazek by měl platit i pro současného ministra, že není možné popřít to, co jednou bylo slíbeno z půdy Ministerstva zdravotnictví. Na druhé straně bych se pozastavil nad kompenzací regulačních poplatků pro lékárny, protože jsem velmi dobře zaznamenal, že v průběhu let, kdy byl regulační poplatek v lékárnách, tak minimálně velké řetězce, nebo i menší řetězce lékáren tento regulační poplatek nevybíraly a naopak ho bonusovaly lidem, kteří přišli právě do těchto řetězců, a byl to jakýsi nástroj konkurenčního boje. Čili tady se domnívám, že pokud by mělo dojít ke kompenzaci i těmto řetězcům, pak by to bylo nesprávné. Dále bych se chtěl ještě dotknout diskuse, která probíhala v uplynulých dvou měsících mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem zdravotnictví ve věci možných zdrojů v systému zdravotnictví a v systému transparentnosti systému. Chtěl bych říct, že mediální válka, která tady byla, najednou utichla. Protože musí dojít ke zveřejnění smluv. Protože víme, že ve smlouvách mezi zdravotními pojišťovnami a některými zdravotnickými zařízeními jsou významné nerovnosti, že existují tzv. VIP smlouvy.

V této souvislosti bych si dovolil říct, že skutečně zdravotnictví není černá díra.

Ale v případě zdravotnictví víme, že ty peníze zmizí ze zdravotnictví, ale končí na soukromých účtech. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní mám dvě faktické poznámky. I zpravodajka, která má přednost, musí počkat na faktické poznámky. Nyní pan poslanec Igor Nykl, poté pan poslanec Antonín Seďa.

Bylo to vidět na předřečnících, kdy najednou probíráme celou problematiku zdravotnictví. Já bych to chtěl vrátit k tomu, co tady vlastně dnes pan ministr navrhuje. On chce úplně banální věc, spravedlivou věc, a to valorizovat platbu za státního pojištěnce.

Čili řekněme si upřímně, nic složitého v tom není, je to naprosto spravedlivé zvýšení platby, a to bez ohledu, jestli bychom měnili regulační poplatky, nebo ne. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení ministři, já mám pouze dvě poznámky. Já si myslím, že je legitimní, když zástupci pravicové opozice kritizují zrušení poplatků. Také je legitimní rozhodnutí současné vládní koalice, které si dala mj. do programového prohlášení vlády zrušit tyto poplatky. To je první poznámka. Druhá poznámka. Víte, ten problém se zdravotními poplatky, tzv. regulačními poplatky, i s rozhodnutím Ústavního soudu jste zavinily vy, minulé pravicové vlády, protože jste málo poslouchaly, málo jste reagovaly na výtky opozice a mj. například jste vybíraly poplatky i za děti, zemřelé, za sociálně slabé. A myslím si, že je jenom dobře, že tyto poplatky jsou zrušeny. Na druhou stranu chápu, že pokud ve zdravotnictví je řada problémů, ty problémy musíme řešit. A já myslím, že současný pan ministr i současná vláda jsou připraveni tyto problémy řešit.

Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ještě k tomu, co tady bylo řečeno, že poplatek není regulační, ale je příjmem za stravu v nemocnicích, jak tady vlastně prohlásil pan Svoboda. Tak já bych k tomu chtěla říct jednu věc.

Protože Ústavní soud uvěřil, že to jsou regulační poplatky jeden z důvodů, proč to bylo Ústavním soudem schváleno, že jsou tedy ústavní. Ale já se ovšem domnívám, že poplatky byly zavedeny úplně z jiných důvodů. Byly zavedeny proto, aby si lidé zvykli, že se prostě za zdravotnictví a za péči platí.

To je podle mě důvod, proč byly zavedeny.

Vzpomeňte si, že současně se zavedením poplatků, současně s tím šlo o to, že se zmrazily platby za státní pojištěnce, že se zastropovaly nejbohatší příjmy, a tím se vlastně peníze z toho systému vzaly a nahradily se těmi poplatky. Takže to je důležité, abychom si stále uvědomovali, že skutečně jde o nahrazení příjmů solidárních, veřejných, příjmy z kapes pacientů.